Nevím, jestli byl kontrakt zrušen, nebyl zrušen, je to v kompetenci dozorčí rady.

Děkuji vám. Pan poslanec Michálek. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za vstřícný postoj pana předsedy vlády.

Stát musí jednat jako informovaný a aktivní vlastník, musí zajistit, aby byla správa majetkových účastí státu prováděna transparentně a odpovědně a s vysokým stupněm profesionality a efektivity. Koncept aktivního vlastnictví předpokládá, že stát bude průběžně monitorovat výsledky společnosti a vyhodnocovat jejich výkonnost.

To jsem přečetl výňatek z návrhu, který předložil pan předseda vlády ještě jako ministr financí. Jedná se o strategii vlastnické politiky ČR a myslím si, že tam je velmi dobře popsáno. Byť tento materiál nakonec vládou nebyl přijat, bohužel, tak popis aktivního vlastnictví je tam poměrně přesný. Jde o to, aby pokud máme hospodárně nakládat s našimi podíly, v tomto případě s majoritním podílem v jedné z největších obchodních společností, v ČEZu, tak musíme mít aktuální informace o hospodaření a řešit ty nejdůležitější problémy. Přece jenom si myslím, že by bylo o něco lepší, kdyby vláda sama monitorovala situaci kolem ČEZu a vláda sama, resp. Ministerstvo financí, které má aktivně vykonávat akcionářská práva, připravilo ty dotazy k této kauze a vzneslo je na valné hromadě.

Připravíme ty dotazy, aby je bylo možné položit na červnové valné hromadě, a pošlu vám je.

Prosím, pane premiére, máte slovo. Chápu, že pan poslanec nemá žádné zkušenosti z hlediska toho, co se tady snaží diskutovat.

Ale toto přece není ten případ.

A vyšetřuje to policie. Když něco řeknu o ČEZ, tak ta firma je na burze, pokud to nevíte, tak bych vám to připomněl.

Akcionář vykonává akcionářská práva na valné hromadě. A určitě vždycky tam máme různé dotazy, a pokud máte nějaké dotazy, my to určitě dokážeme i bez vás.

A my, já osobně nemám žádné právo na tyto informace.

A toto není ten případ.

Bylo by dobré, kdybychom to rozlišovali. Děkuji. Pan poslanec Michálek. Děkuji za slovo. My jsme určitě nechtěli po vás, pane předsedo vlády, abyste vykonával jakoukoli nezákonnou aktivitu. My jsme chtěli, aby Ministerstvo financí a vláda zajistily, že budou řádně vykonávána právě ta akcionářská práva, že budou kladeny ty dotazy na valné hromadě. Myslím si, že váš způsob, jakým tady útočíte na nás poslance, je zcela nevhodný pro Poslaneckou sněmovnu.